Toť vše. Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na tuto otázku.

Pak teprve bude závěr procesu.

Já chci vědět, jakým způsobem naše zákony zaručují, aby nedocházelo k násilí na našich ženách.

Takže já jsem k tomu velice, velice rezervovaný. Také děkuji. Tím jsme tedy vyčerpali vyhrazený čas. Bohužel, vypadá to tak, jak to vypadá.

A nyní tedy prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci dotačních titulů na mateřské a základní školy. Vážený pane premiére, jenom k tomu počtu mála přihlášených na interpelacích. Je to možná proto, že ve Sněmovně nikdo nevěřil, že byste dvakrát po sobě přišel na interpelace.

Snažila jsem se vysvětlit, že o nedostatku kapacit školek a škol víme již dávno a také jsme se snažili to řešit.

Proti, proti, proti a proti. Nechci se v tom samozřejmě moc vrtat, ale takový rozpor mezi vašimi proklamacemi a vaším hlasováním mi nepřijde srozumitelný ani pochopitelný. Prosím, jak se díváte do budoucnosti? Jakou úroveň a zdroje financování předpokládáte v příštím roce především pro obce nad 3 tisíci obyvatel? A chtěla bych podtrhnout ještě jeden rozměr, který je přehlížený. Díky dostatečné síti a kapacitě školek mají ženy příležitost dříve se vrátit na trh práce. A právě dostatečná kapacita školek je příznivým faktorem, pokud jde o reprodukci obyvatel. Na tom bychom při demografických prognózách také měli pamatovat. Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď na vznesené dotazy.

Tak já děkuji moc, paní poslankyně.

A vy potom se snažíte prodávat moji práci.

No protože ten Kalousek vám ty prachy zkrátka nedal. A díky paní ministryni Dostálové máme skvělé čerpání evropských fondů.

Já už jsem vám minule říkal, paní poslankyně, kolik jsme dali do toho peněz.

A my průběžně samozřejmě sledujeme poptávku jednotlivých obcí. Já je dokonce i navštěvuji. Tam jim chybí i škola.

Takže víte, že to děláme pro celé politické spektrum bez ohledu na barvu hejtmana nebo ministra financí.